Snad nikdy nikdo z nich neprovede v Evropě nic, co by posléze vedlo ke vzniku podobné komise. A snad medializace i této komise o OKD povede k tomu, že už si nikdy jakýkoliv ministr jakékoliv vlády nedovolí takto drze za zády občanů konkrétního regionu ohrožovat jejich bezpečnost.

Jsem si prakticky jist tím, že podobný scénář nedokáže spolehlivě vyvrátit žádný slovutný člen této Poslanecké sněmovny, ani člen vlády, ani současný či budoucí premiér. Podpisem CETA jsme otevřeli Pandořinu skříňku a dnes můžeme pouze čekat, kdy a jak budeme za tuto chybu platit. Nezbývá mi než doufat, že naše BIS bedlivě sleduje, analyzuje, a zodpovědné osoby budou konat. Dnes jsme těmito zodpovědnými osobami my. Je to správná věc sama o sobě a může nám ušetřit spoustu problémů do budoucna. Já také děkuji. A nyní prosím pan faktická? Já bych měl faktickou poznámku k vystoupení pana kolegy. Rozumím tomu, že je potřeba rozkrýt všechny ty věci, které jste tady říkal a po kterých je poptávka ve společnosti i v politice. Tomu já naprosto rozumím. Jsem ze sociální demokracie a nemám sebemenší chuť kohokoli bránit. Jenom nerozumím jedné věci. Ta je podepsána mezi Českou republikou a Kanadou.

Já bych si dovolil kolegům z pirátské strany připomenout části usnesení, které tato Sněmovna přijala v minulém volebním období, řekl bych že drtivou většinou hlasů napříč politickým spektrem.

K tomuto nutno objasnit: a) kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu ve společnosti, b) kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jedná proti zájmům státu, c) kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD, d) kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřující a bankovní orgány, e) kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD. Bod 4. Požaduje po vládě zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD. Konstatuje, že privatizace OKD byla pro občany České republiky nevýhodná v oblasti ekonomické i v oblasti sociální. V souvislosti s těmito zjištěními ukládá vládě, aby se Česká republika připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ve společnosti OKD a připojila se jako poškozená s návrhem na náhradu škody a s návrhem na zajištění majetku dle trestního řádu, protože státu vznikla škoda průběžně tím, že stát musí finančně sanovat ztráty OKD, zejména řešit výplaty horníků místo zadlužené firmy, kterou majitel přivedl do insolvence. Jednotliví ministři, kteří dostali úkoly, vypracovali elaboráty na základě tohoto usnesení Poslanecké sněmovny. Zde ale také odpovídám vaším prostřednictvím, pane předsedající, na kolegu Kalouska, který reagoval, že vlastně bychom neměli zasahovat do té činnosti, která již je v běhu, pokud nemáme podezření, že orgány, které jsou pověřeny, nečiní tak, jak by činit měly.

Čili je namístě se ptát, jak dalece na tyto konkrétní otázky, které Poslanecká sněmovna uložila vládě, aby reagovala, bylo reagováno. Proto se také přihlásíme k této vyšetřovací komisi a samozřejmě se budeme ptát, proč a jak vláda reagovala na platné usnesení této Sněmovny a jak naplnila text tohoto usnesení, které jsem vám přečetl. Já také děkuji.

Takže já jsem věděl, že je to smlouva mezi Českou republikou a Kanadou, protože to je naše poměrně velké téma v SPD, a myslím si a jsem si naprosto jistý, že tady dnes v této Poslanecké sněmovně není nikdo, kdo by mohl zodpovědně tvrdit, že České republice tady při tomto potenciálním vývoji nehrozí riziko miliardových arbitráží. Také děkuji. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, já jsem byl teď svědkem toho, že já bych se chtěl panu poslanci Volnému představit prostřednictvím pana předsedajícího.

Pokud to tak není, ukažte jeden jediný důkaz. Od toho tady vznikne vyšetřovací komise. My ji bezesporu také podpoříme, vaším prostřednictvím, ale tohle se přece nedá takhle dělat. Jinými slovy, je to vaše právo, bezesporu. Jak chcete. Já bych si nikdy nedovolil vystoupit a kohokoliv z vás tady takto osočit! Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Ještě prosím faktickou. Dvě minuty.